Ve Španělské je to dům, který skutečně je velmi krásný. Jsme rádi, že nám jej České dráhy před lety prodaly a že tam můžeme provozovat předškolní zařízení.

Vzhledem k tomu, že jsme neodsouhlasili jednání po 19. hodině, budu nucen přerušit projednávání tohoto bodu. Já se omlouvám, příště dokončím své vystoupení. Přerušuji projednávání tohoto bodu.